Je velmi důležitý. A je důležitý i kvůli tomu, že chceme projednávat daňový balíček. Spojuje je to, že chceme podporovat rodiny. Chceme podporovat rodiny, které mají děti. Proč je chceme podporovat? Z různých důvodů. A jistě předkladatelé daňového balíčku i z toho, aby bylo co nejvíce těch, co platí daně. A jak jsme tady včera opakovaně slyšeli, ti, kteří debatovali o zprávách o České televizi, pochopitelně podporují rodiny z toho důvodu, že je tím pádem víc těch, co platí poplatky České televizi. Stačí, když se budou stavět byty, bude přibývat rodin, bude přibývat domácností, a tím pádem bude přibývat těch, kteří platí ty poplatky. Čím více domácností, tím více poplatků, tím lépe fungující Česká televize.

Jde o to, abychom lépe a spravedlivěji vypočítávali vyměřovací základ pro všechny ty, co dostávají rodičovskou. Není to dlouhý text. Má několik stránek.

A já si dovolím na tomto místě citovat. Státní rozpočet se nemusí bát, protože se ho dotkne tato změna jenom málo. A to navýšení není významné, ale pomůžeme řadě rodin a zjednáme spravedlnost. A myslím, že o právo a spravedlnost nám všem, co tady sedíme, jde. Proto vás prosím, byť jsem z těch písemně přihlášených, nevím jestli se nepletu, snad poslední.

Vidím tady spoustu kolegů a přátel, vzpomínám si na píseň: Krásný je vzduch, krásnější je moře. Proto v tomto nádherném slunečném týdnu přeji slunce v duši. Jenom vás poprosím o upřesnění ještě.

A jako poslední přihlášený je pan poslanec Černohorský. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Doufám, tedy zaznamenal jsem, že tam není ten den více návrhů. Další návrh, který mám, tak to je, abychom bod číslo 49, sněmovní tisk číslo 545

Mám to poznamenané.

Přesně tak. Asi chápete, že ty exekuce jsou tady opravdu problém pro spoustu lidí. A potom dále bod číslo 165, sněmovní tisk

Dobře, tak.

Pokud by neprošly ty předchozí body, tak to mít jako první bod prvních čtení.

Chápu to dobře. Tak máme to.

Takže nyní jsem obdržel od předsedy poslaneckého klubu ANO veto dvou poslaneckých klubů. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych jménem našeho poslaneckého klubu a klubu sociální demokracie vetovat návrh na zařazení všech nových bodů do pořadu schůze, které tady zazněly.